Zvýšení minimální mzdy a základní složky důchodů je prostě pro SPD naprosto nedostatečné. Zásadní rozdíl mezi programem vládní pětikoalice Petra Fialy a SPD. Dle údajů pravidelné zprávy Evropské sítě proti chudobě žije již milion českých občanů pod hranicí chudoby a další milion je pak chudobou ohrožen.

Zmíněná zpráva dále uvádí, že celých 25 % českých domácností si nemůže dovolit bez zadlužení náhlý výdaj kolem 10 000 korun.

To je výsledek! To je výsledek vládnutí Fialovy vládní pětikoalice.

Chcete tady účelově retroaktivně měnit zákon.